A za druhé, výdaje na právní služby, když říkáte, že jste šetřili, tak by mě zajímalo, kolik právníků převzalo jednotlivé kauzy a bylo přijato do Lesů ČR, když říkáte, že jste ušetřili řádově 50 milionů korun.

Mají to koneckonců ve vládou schváleném plánu. Já to nepovažuji za moudré řešení takzvané nezaměstnanosti v ČR.

Ale to je úplně jiná otázka. A ještě k jedné věci. Chci se zeptat, když říkáte, že vaši předchůdci ještě vypsali výběrové řízení, které jste zrušili, a že na něm pracujete. Ono už je to poměrně dlouhou dobu, co jste ministrem, pane ministře prostřednictvím předsedajícího, a uteklo už hodně času. Budete v polovině volebního období a říkáte, že na tom pracujete. Kdy to tedy bude? Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji také.

Není to nic komplikovaného, je to zpráva kontrolního výboru o výročních finančních zprávách, které je povinnost pro Poslaneckou sněmovnu je projednat, takže jenom na tu upozorňuji, že o tom v mezidobí dám hlasovat. Děkuji za slovo. Chtěl bych říct na margo toho, co říká pan ministr zemědělství že se někde snižují náklady, to ještě neznamená, že se šetří. To může taky znamenat, že je věc, která byla v původním zadání, něco stála, a tak jak se postupně budovala, tak se budovala za méně a méně, než byla hotová. Tohle je velmi, řeknu, naivní konstatování, které by bylo potřeba spíše podrobně prozkoumat a říci, kde vlastně jsou důvody, než konstatovat holá fakta podívejte se, náklady byly každý rok na IT nižší a nižší.

V tomto ohledu, pane ministře, s vámi tedy zásadně nemohu souhlasit.

Ty jednotlivé investice probíhají, IT zakázky bohužel, ale jsou vždycky komplikované. Já jsem podědil některé takové komplikované, nicméně jsou tam věci, které měly být k řešení, a řešit jste je měl a neřešíte.

To je úplná novinka, kterou jste zavedli a která rozhodně v pořádku není, alespoň tak, jak mi naznačuje ministr Stropnický ve stejné interpelaci, ve stejných otázkách, které jsem položil vám, neboť přístup Vojenských lesů ke stejné kauze je zásadně jiný než přístup Lesů ČR u vámi jmenovaného nového vedení Lesů.

Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji moc. Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bendl je dále nespokojen, prosím, pane poslanče, máte slovo. Vidím, že pan ministr se zdravě naštval, protože je mu nepříjemné to, na co se ho ptám. Protože je mu nepříjemné to, co tady má vysvětlovat, proto se začíná ohánět tím, jak začne v minulosti šťourat.